Ale na rozdíl od verze, která šla do vnějšího připomínkování, se odstranily z ústavního zákona původně jasně definované kroky vlády a byly nahrazeny pouze vágní formulací, že se uplatní opatření stanovená zákonem o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti, vedoucí k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí.

Obhájci tohoto torza původně předkládaného ústavního zákona tvrdí, že vše je popsáno v prováděcím zákoně o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti. Tento zákon však ale již není ústavním zákonem. Nevyžaduje se k jeho schválení ústavní většina, a vlády tedy mohou takový zákon bez větších problémů měnit. Ale ani tam v tom zákoně o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti se nedočteme v případě státu nic o tom, že by snad vlády musely při dosažení výše dluhu 55 % nominálního hrubého domácího produktu předložit vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Pouze se počítá s tím, a na to chci upozornit, že takový vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet schválí územní samosprávný celek.

Pouze povinnost, předložit Poslanecké sněmovně takový návrh, který povede k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí.

Obce takovou možnost mít nebudou a mohou se skutečně dostávat do problémů v případě nějakých velkých investičních akcí. Na to bych chtěl upozornit. Jako kdyby se územně samosprávné celky podílely na celkovém dluhu veřejných financí z převážné části. Opak je ale pravdou.

Koneckonců možná je také dobré upozornit, že v minulém i předminulém roce místní vládní instituce vylepšovaly celkový deficit vládních institucí podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu zpracovaných v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí v roce 2014. Ale tam, kde je nejvíce zapotřebí nastavit jasná pravidla, to je v případě státního rozpočtu, se toho v tomto návrhu ústavního zákona či dalších zákonů nedočteme.

A to je obrovská škoda. Věřím, že si je pan ministr financí vědom, že pokud se nezmění ve druhém čtení především onen ústavní zákon, sotva může očekávat podporu od opozice, podporu, která by umožnila tento ústavní zákon schválit potřebnou ústavní většinou. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, pan kolega Vilímec samozřejmě ze stejné strany, stejný názor a stejné téma.

Pan kolega Dolejš tady zmínil, že už v roce 2002 jsme to měli ve svém programu.

Bohužel, a to se přidám k těm hlasům, které říkají toto: Ano, pojďme se zamýšlet nad rozpočtovou odpovědností, ale nemůže to být postaveno takto vágně a nemůže tato rozpočtová odpovědnost spočívat pouze v nastavení jednoho parametru, aniž by následovaly další konkrétní kroky, jak se vláda či jiné územně samosprávné celky mají při řádné rozpočtové odpovědnosti chovat.

Původní návrh jasně specifikoval zprávu o rozpočtové strategii vlády, která byla nástrojem k vymáhání udržitelných státních rozpočtů. První věc. Původní návrh vyžadoval schválení státního rozpočtu nadpoloviční většinou všech poslanců v případě nadlimitních schodků. Původní návrh obsahoval také ustanovení, podle kterého musela vláda požádat o vyslovení důvěry v případě, že se odchýlila od výsledků hospodaření, a o důvěru se muselo z hlediska vlády požádat i v případě, že vláda předložila nadlimitní schodek ve dvou po sobě následujících letech. Původní návrh, a to je velké téma, o kterém se určitě musíme bavit, také znamenal to, že se oceňovala osobní odpovědnost.